A potom pan premiér není schopen na dvě hodiny týdně během jednání Sněmovny sem dojít a odpovědět mi, proč v té tzv. odpovědi není jediné konkrétní vyjádření, jediný konkrétní údaj, kdy se tomu budou věnovat, kdo se tomu bude věnovat a jestli to náhodou tak nějak jenom nehodlá vymlčet a vyčekat. Takže navrhuji přerušení do přítomnosti pana předsedy vlády a zároveň opravdu netuším, proč těmto nemáme přesná čísla, ale jsou to jistě desítky tisíc lidí proč tímto způsobem jim tato vláda nehodlá žádným způsobem vyjít vstříc a řešit jejich situaci. Děkuji. Paní poslankyně, rád by reagoval s přednostním právem pan místopředseda, tak se ptám, zda je to v pořádku, a pak bychom hlasovali o přerušení. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Poslouchal jsem první část debaty a teď poslouchám interpelaci paní kolegyně s tím, že mluví o systému a nesystémovosti.

Já to nemůžu poslouchat! To je opravdu nechutné! Jestli pana ministra zahraničí, který je přítomen a čeká na to, že odpoví na písemnou interpelaci jiného poslance. Vy tady nejste jediní! I ostatní poslanci mají své voliče a mají právo se ptát! Mám zde dvě faktické poznámky.

Jak zneužila svůj čas nebo váš čas, jak vy jste zde řekl. Sám premiér si bere otěže, vyjadřuje se ke všem věcem, prezentuje, že on zařídil, on pan Andrej Babiš zařídil důchodcům, seniorům a studentům slevy na jízdném. Premiér si tento úspěch, v uvozovkách, tento tunel reálně nazývaný, sám vymyslel, takže prosím vás nehodnoťte emotivně a sprostě vystoupení vašich kolegů! Já se také nevyjadřuji k tomu, když něco říkáte, s čím nesouhlasím, tak, že bych shazoval celé vaše vystoupení a používal k tomu ještě nějaké emotivní, možná i často hanlivá vystoupení. Děkuji. Děkuji. Faktických poznámek přibylo.

Protože jestli tady někdo pohrdá jednacím řádem a Ústavou, tak je to premiér vlády České republiky, který vládne i s vaší podporou, pane místopředsedo Filipe skrze předsedajícího, který se sem nedostavil a neodpovídá na ty dotazy! A samozřejmě je naprosto relevantní se ptát pana premiéra na každou otázku, protože on je předsedou té vlády, on za to nese ve výsledku odpovědnost. Děkuji.

Slevy na jízdném jdou plně za rozhodnutím pana předsedy vlády.

A na to konto já jsem si tady asi z pohledu některých dovolila upozornit, že jde o objektivní velký problém. Že ty slevy jsou jen zdánlivě plošné a že to je zodpovědnost pana premiéra, aby toto dořešil. Děkuji. Další faktická, pan poslanec Plzák. Nebo je to omyl v přihlášení? Děkuji, dobré dopoledne.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Fiala. Pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedajícího, Ústava České republiky, na kterou se odvoláváte, dává speciální pravomoci a výsadní postavení předsedovi vlády České republiky ve věci organizace vlády. A výslovně se v ní konstatuje, že předseda vlády organizuje činnost vlády a vystupuje jejím jménem. To mu také dává speciální pravomoci. To znamená, že je naprosto v pořádku, jestli se poslanci obracejí s jakýmkoli dotazem týkajícím se činnosti vlády na předsedu vlády. Je to logické a myslím, že v tomto směru není potřebné, a dokonce ani možné, ani přípustné poslance napomínat. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Takže to je vidět, co jsou jeho priority. Samozřejmě to tak je, že premiér zodpovídá za celou vládu, on ji organizuje, on je zodpovědný za to, že nám tady včera propadlo mnoho zákonů, protože není schopen si řídit vládu tak, aby tady byli buď ministři, nebo členové vlády, anebo aby se dostalo písemného pověření. To je také jeho zodpovědnost. A pokud se mohu zastat pana předsedy Bartoše, tak jsem přesvědčen, že on je pouze řečník, který dokáže hovořit srozumitelně a dostatečně nahlas, což se ne každému daří. A druhá věc.

Děkuji. Faktická poznámka, pan místopředseda Filip. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velmi stručně. Já jsem se nepřišel zastat předsedy vlády, že nepřišel na interpelace. Já jsem se přišel zastat ostatních kolegů, kteří mají stejné právo také mít otázku odpovězenou na tu písemnou interpelaci.

A od té doby máme jedinou věc, že v ústních interpelacích musíme losovat, aby se na ty ostatní dostalo. Nebo budeme muset změnit jednací řád, aby měl každý stejné právo.